Určitě vám píší tak jako mně. Oni sledují, jak to dopadne. Budou velmi pozorně sledovat, jak kdo hlasoval. Budou sledovat vaše názory. Budou sledovat názory Pirátské strany, která tady říká, že protože tam není jejich obrovská sleva, notabene počítaná každý rok jinak podle průměrné mzdy, ale taky je potřeba říct, že jste to měli ve vazbě s daní devatenáct a dvacet tři. Což znamená zvýšení daně OSVČ. Budou sledovat, jak česká strana sociální, sociální demokracie, omlouvám se, sociální demokracie, která se prezentuje roky jako strana práce, jak bude hlasovat pro 4,5 milionu zaměstnanců. Protože v tom návrhu jsou kompenzace pro kraje, měst a obcí.

To všechno budou sledovat. Protože jsou tam slevy, jsou tam kompenzace, je tam bonus, o kterém mluvil pan předseda Jurečka. To všechno budou občané sledovat. A je to tak dobře. Je to tak dobře, protože podle mě budou přesně vědět, jak kdo přemýšlí, co je pro něj priorita a jakým způsobem se bude chovat třeba v příštím volebním období. Nyní faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

A ten průvan ve státní kase, ten penězotok, který dneska budujeme, ten bohužel je systémový, hned tak se nezruší a skutečně to není, méně státu není štěstí pro lid, pokud nebudou peníze na to, zaplatit důstojné důchody, udržet veřejně dostupné kvalitní zdravotnictví etc., etc. Je třeba dodržet i politický slib růstu platů ve školství. Tohle všechno může být ohroženo. To samozřejmě chápu. Ale třeba časem lidem začne docházet, že dluhy se musí platit. A že to je to hlavní nebezpečí, které tady dneska řešíme. Kdyby tady byl systémový krok, neřeknu ani B. Protože svým způsobem to skutečně řeší tu situaci, ve které se momentálně nacházíme. A řekněme si rovnou, že politickou shodu v tomto parlamentu na reformu daní, která by předešla tomu daňovému klystýru, těžko vytvoříme. Proto je třeba na to upozorňovat, proto je třeba to lidem vysvětlovat, že skutečně méně státu není, opravdu není více štěstí pro lid. Děkuji. Děkuji za dodržení času.

Já bych chtěl stručně zareagovat na paní ministryni, protože uvedla některé věci, které se úplně nezakládají na realitě. Za prvé, co se týče toho rovného příjmu, to my samozřejmě neprosazujeme. Ale tady se udělá dluh 100 miliard korun navíc, který se rovnoměrně rozloží mezi občany. A to je ten problém.

Z toho důvodu my si myslíme, a také vláda říká, že se má posílit spotřeba, že je lepší nástroj zvýšení slevy na poplatníka. To za prvé. Za druhé, ta sleva na poplatníka navázaná na průměrnou mzdu byl návrh, který byl podán zcela samostatně. Takže není pravda, co jste tvrdila o 19 procentech. Tento návrh byl podán zcela samostatně, pomáhá stejně zaměstnancům i živnostníkům. Je to jediné snížení daní živnostníkům, které prošlo. Tak tady netvrďte, že jsme chtěli zvednout daně živnostníkům. To, o čem mluvíte, jsme dávali jako protinávrh k návrhu pana Babiše, ale to je úplně jiný pozměňovací návrh, než který byl přijat. Tady žádná vazba na 19 procent nebyla. Poslední věc. V důsledku tohoto zákona a v důsledku nižšího růstu hrubých mezd v Čechách porostou důchody pomaleji. Z podstatné části tuto vaši daňovou reformu zaplatí důchodci. Děkuji za pozornost. Děkuji. Vážené dámy a vážení pánové, vystupovat jsem nechtěl, ale po populismu paní ministryně musím trošku reagovat. Protože tady se předkládá návrh, který má lidem pracujícím za minimální mzdu přidat pár set korun ročně, zatímco průměrný poslanec ušetří 70 tisíc. Proboha proč? My tady předkládáme něco, co doporučuje většina ekonomů, je to zvýšení slevy na poplatníka, které právě pomůže rozhýbat českou ekonomiku v době krize, zvýšit spotřebu, protože ti lidé to doopravdy utratí. Vy říkáte, že se musí snižovat sazba, která prostě nemá smysl.

Nepomáhá to k tomu, aby tady si lidé uspořili na to, že si koupí další barák a zvýšili kvůli tomu potom ceny nemovitostí všem těm středně a nízkopříjmovým. Sto miliard navíc, v dalším roce 130 mld. navíc k již tak obrovským schodkům 300miliardovým, to je neskutečné tempo zadlužování. Šest, sedm procent? To budeme platit ročně desítky, stovky miliard jenom za správu dluhů. Na to doplatí všichni občané.

Buďme trošku rozumní. Děkuji. Jsou zde další přihlášky, pan poslanec Foldyna se hlásí s faktickou poznámkou. Ano, dobře, děkuji.

A píšou: To přece nemůžete dopustit.